Vaše dvě minuty.

Na rovinu, potřeby pro zásahy do investiční a pěstební činnosti a zvládání kalamitní situace dneska nejsou ty, které by limitovaly aktivitu státního podniku Lesy České republiky při zvládání této situace.

Zatím poslední faktická. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jako předseda podvýboru pro lesní hospodářství mohu říct, že podvýbor se touto problematikou zabývá dlouhodobě. Měli jsme možnost navštívit mnoho lokalit postižených jak suchem, tak kůrovcem. Bylo to za účasti mnoha odborníků, jakož i zástupců Ministerstva zemědělství. Co k tomu můžu říct?

Proto se přimlouvám já jsem podpořil tuto iniciativu a myslím si, že je to krok správným směrem. Děkuji.

První důvod je, abych vám vyjádřil kladné stanovisko klubu sociální demokracie k tomuto tisku s vyslovením jednoznačné podpory navrhovatelům.

V územích vymezených opatřeními obecné povahy se zvýšeným výskytem kůrovce dostanou vlastníci lesů výjimky, aby v nejhůře zasažených oblastech nemuseli dělat protikůrovcová opatření, která nejsou dostatečně efektivní. Jedním z nich může být například možnost odložit těžbu suchých stromů, ze kterých takzvaně kůrovec vylétl. Tímto opatřením budou mít vlastníci lesů možnost soustředit těžbu do míst, kde ještě lze lesní porost zachránit.

Jedná se o mimořádný nástroj Ministerstva zemědělství jakožto ústředního orgánu státní správy lesů, který bude využíván jen za mimořádných okolností, kdy dojde k mimořádné situaci na území dvou a více krajů, a výhradně ve prospěch účastníků, to je vlastníků lesních pozemků.

My se skutečně dostáváme do podobné situace, o které tady hovořil pan kolega